Děkuju. Já bych chtěl podtrhnout závěr vystoupení svého předřečníka. Opakovaně tady řešíme záležitosti hlavního města Prahy.

Já jsem podepsán mezi předkladateli, považuji ho za poměrně umírněný, nijak revoluční, docela rozumný.

Je to legální droga a je to alkohol. Abychom si toho byli vědomi.

Vážené kolegyně a kolegové, já budu velice stručná. Tady se bavíme o tom, co má být povoleno dospělým lidem, nám všem.

Kvůli tomu, aby mezi generacemi nedocházelo k tak veliké propasti. Děkuji vám předem za to zvážení.

Takže se posouváme a posouváme a posouváme.

Jsme svědky neustálého násilí páchaného pod vlivem psychotropních látek. A říkáme, že si s tím nevíme rady.

Já to nechci! Nemám chuť liberalizovat drogy.

Ne, odmítám to! Říká se tomu demokratizace. Vám se to líbí? Vám se to líbí. Jejich inteligence k tomu nestačí. A to není nic pejorativního, to je prostě tak.

Nyní dvě faktické poznámky.

Děkuji. Budu krátký.

Děkuji, pane předsedající. Já rozumím vám všem, že už byste chtěli jít domů, já to taky nebudu zdržovat.

Teď už tedy hezký večer. Budu tím reagovat hlavně na pana poslance Foldynu.

Bavíme se zde o zakázání automobilů, motocyklů? Nebo i toho alkoholu, který je skutečně nejvíce společensky nebezpečný?

Děkuji.

To znamená, já jsem přesvědčen, že i toto jsou věci, které by měly podléhat laboratornímu zkoumání, ať ten, kdo si kupuje léky s obsahem THC, ví, jaké tam je množství, respektive účinných látek. To znamená, já jsem zastáncem toho, že toto by mělo být skutečně záležitostí státu, kontroly těchto léčiv, nikoliv volného pěstování.